Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, paní vicepremiérko. Já děkuji za možnost zde ve třetím čtení vystoupit. Paní vicepremiérka zmiňovala ve svém úvodním slově několikrát moje jméno jako předkladatele toho původního pozměňovacího návrhu. Nicméně já bych chtěl zdůraznit především to, že tento můj pozměňovací návrh byl přijat poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, myslím, že tehdy přímo jednomyslně, a chtěl bych vám, milé kolegyně a milí kolegové, z výboru, za toto poděkovat, že se to stalo návrhem, který získal podporu napříč politickými stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně. Já bych chtěl krátce zdůvodnit ještě jednou, proč jsem tento pozměňovací návrh předkládal a nakonec tuto podporu získal. Údaje o náboženské víře se vlastně ve sčítáních lidu uváděly od samého začátku těchto sčítání.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji, pane předsedající.

I díky současné situaci stále více a více lidí spoléhá a aktivně využívá online technologie. Doufáme také, že bude pokračovat trend propojování různých administrativních zdrojů a registrů, kde hraje státní statistická služba nezastupitelnou roli.

Výsledek této debaty Český statistický úřad zcela respektuje a aktivně se podílel na přípravě příslušného legislativně technického návrhu v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj číslo 177. Jediný problém byl legislativně technický, protože pokud by byl přijat, znamenalo by to, že by se dobrovolně vyplňovala národnost a údaj o mateřském jazyce, nikoliv národnost a náboženská víra nebo vyznání. V tuto chvíli děkuji za vaši pozornost.

Děkuji. Já jenom mohu potvrdit to, co tady zaznělo od prvního předkladatele kolegy Baxy, tak mohu říci, že nastala shoda v této věci. A nastala i shoda v tom, který pozměňovací návrh máme podpořit.

Proto si dovolím požádat vás, abyste podpořili variantu, která je tady označena jako písmenem A. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A chtěl bych při této příležitosti obecně poděkovat české statistické službě nejenom za tu práci aktuální, jak zmiňoval pan předseda, v době koronavirové krize, ale za dlouhodobou práci při sledování všech statistických dat o naší zemi. Mimo jiné i já jako primátor Plzně velice často výstupy statistického úřadu používám v podkladech pro své rozhodování. Předpokládám, že v naší zemi se tak děje na úrovni vlády a dalších institucí. Děkuji.

Máme tady jeden malý problém.

Já se omlouvám Poslanecké sněmovně.